Tam budou neobsazena dvě místa. V tomto druhém kole se o ně ucházeli dva postupující z předchozího kola prvního, bohužel neuspěl ani jeden, Sněmovna nebyla v tomto případě úspěšná. Tady snad mohu krátký komentář za volební komisi, bylo to opravdu těsné o dva hlasy.